Všechny vás vítám.

Já opět konstatuji, že ti poslanci, kteří nejsou přítomni dnešní jednací den, se považují za omluvené na základě dohody poslaneckých klubů. Stále jednáme v omezeném formátu.

Poté bychom pokračovali pevně zařazeným bodem 503. Dále bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, zákony ve druhém čtení. Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová pracovní důvody, Tomáš Petříček pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Alena Schillerová pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody. Dále ještě dorazila omluva pana ministra zdravotnictví Jana Blatného, také z důvodu neodkladných pracovních povinností. Nyní je prostor na případné vystoupení ke změně pořadu schůze. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v této části.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za podporu tohoto návrhu.

Pan předseda Bartošek. Pěkné dopoledne, dámy a pánové.

Z toho důvodu navrhuji, aby bod týkající se informace ministra životního prostředí ohledně Bečvy byl zařazen dnes pevně na 12. hodinu, to znamená po třetích čteních, nejpozději ve 12 hodin.

Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s programem dnešní schůze a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.